Pokud jde o toho školského logopeda, já rozumím tomu, že tady asi nenajdeme absolutní shodu ve Sněmovně, rozumím lékařům, kteří se zastávají klinických logopedů, nicméně tak jak jsem to a věnoval jsem se tomu na mnoha setkáních se zástupci obou skupin, tak ty pozice se vzájemně doplňují, ale nemohou se nahradit.

Kdybychom ale na pozici školského logopeda rezignovali, tak se obávám, že způsobíme jenom prohloubení celého problému.

Tolik za mě velmi stručně. Děkuji panu ministrovi za to, že můžeme tento zákon tady teď takto projednávat. Těším se na debatu na půdě školského výboru. Určitě budeme debatovat o těch různých pozměňovacích návrzích, které tady jsou nebo budou na stole, protože jsou tam některé technické věci, o kterých už víme, které budeme mít jako vládní koalice ambici ve druhém čtení ještě napravit a zlepšit. Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, mnoho věcí bylo řečeno. Myslím si, že lze s celou řadou věcí stoprocentně souhlasit. Některé věci bude třeba ještě dotáhnout. Já si vážím toho a oceňuji to, že se zavádí pojem uvádějící učitel, provázející učitel, třídní učitel, protože si myslím, že to skutečně může napomoci adopci nově vstupujících učitelů do škol, protože to bývá problém. Ty studie ukazují, že právě mladí učitelé odcházejí v brzké době, protože ne že mají málo peněz, ale protože mají pocit, že se jim nikdo na té škole nevěnuje. Takže já si myslím, že to jsou věci, se kterými budu souhlasit.

A já vnímám jako velmi pozitivní, když lidé, kteří jsou odborně zdatní, si potom udělají pedagogické minimum a budou schopni na školách učit.

Já bych chtěl říct, že vnímám tento zákon jako jeden z dalších kroků k celkové reformě školství. Já se přiznám, že jsem trošku nervózní z toho, když slyším, že bychom na tom chtěli něco ušetřit. Nemyslím si, že reforma je o tom, že se na ní bude šetřit. Reforma obvykle vyžaduje peníze navíc.

Pomohlo to především kvalitě v tom smyslu, že máme dneska menší třídy, učitelé jsou zaplaceni, a to je něco, co chci říct, že se podařilo v minulých obdobích udělat, a myslím si, že i učitelé se dočkali platů, které si zaslouží. Nicméně si teď musíme říct, že reforma školství s sebou přinese velký tlak nejen finanční, ale samozřejmě i tlak na vzdělávání, na technické vybavení škol. Ale co bude klíčové, je to, jak učitelé budou připraveni na to, učit předměty koncepčně jinak, než učili doposud.

Já to beru teď spíše jako výzvu nikoliv k tomuto zákonu, ale do budoucna, že bychom měli školství a reformu školství skutečně podchytit i finančně, protože si můžeme uškodit do budoucna a na to ty peníze nebudeme mít.

Už to tady zaznělo.

Je to spousta materiálů. A podívejte se na to, protože je tam celá řada velmi inspirujících věcí. Za prvé, a to je to, co bych tady chtěl říci, i když v tom zákonu máme definováno 130 % průměrné mzdy, ve Finsku nemají učitelé 130 % průměrné mzdy. Ve Finsku mají učitelé na základním stupni, nejnižším stupni, podprůměrný plat a na těch vyšších nadprůměrný plat.

Čili to je něco, co bych rád viděl i u nás. A teď co je toho příčinou? Je to o vzájemné důvěře. Je to o důvěře v toho učitele.

Já bych byl moc rád, kdybychom se z těchto věcí poučili. Ono to není nic extra složitého a ani se to nijak moc neliší od našeho systému školství. Tím myslím převzít. Myslím si, že ten potenciál to má.

Ráda chodím do školy.

Protože já považuji za rozdíl od jiných školství za silové ministerstvo, protože to je o naší budoucnosti.